Ano, děkuji. Myslím, že je legitimní o tomhle hlasovat, nicméně nic nového tam nejsem schopen napsat, ne že bych nechtěl. My takhle nefungujeme, pane poslanče.

Vylučuji takový přístup.

A jestli si myslíte, že naše vláda z peněz na budování infrastruktury odečte úrokové náklady, tak takhle to určitě nebude.

Na tom se nic nemění.

Doplnění: před námi přede všemi, před Českou republikou, je úkol jak hora zvládnout investice do vysokorychlostních tratí, do dokončení základní dálniční sítě, a tady přicházíte s debatou, jestli pro ten první kilometr si máme obout conversky, nebo botasky. Jasně, hledáme nejlepší možný způsob, nejlacinější úvěrové financování.

Ten úkol stojí před státem jako před celkem a musíme se s ním vypořádat způsobem, který bude pro české občany, pro české daňové poplatníky přirozeně nejvýhodnější, a také se podaří ve výsledku tu obrovskou horu úkolů překonat. A tady si troufnu tvrdit, že to je opravdu úplně zbytečná výhrada a úplně zbytečné točení se v kole. Nám záleží na tom, abychom dokázali posbírat co nejvhodnějším způsobem jednotlivé nástroje financování a musíme hledat další.

Samozřejmě že budeme trpělivě vysvětlovat, odpovídat na vaše dotazy, které se týkají toho, jak daleko už jsme v přípravě toho financování, jakou volbu v tomto případě vybíráme, a určitě to představíme i na hospodářském výboru i na rozpočtovém výboru, abyste měli možnost se podívat do podmínek toho ve výsledku zvoleného úvěru. Ale vracíteli se zpátky k tomu, kdo to tedy vlastně bude, jestli rezort, nebo stát, tak vás znovu ubezpečuju, že ve světle toho obrovského úkolu České republiky je tohle druhořadá otázka. To první, co nás čeká, je poskládat co nejrozumnějším způsobem celou tu škálu, celý ten soubor nezbytných finančních nástrojů. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nikam se nevracíme, pane ministře.

My si to jenom chceme zkontrolovat, to je celé, a to je naše právo jako opozice. Děkuju.

Děkuji. S přednostním právem, abych náhodou nebyla zkrácena.

To se vám bohužel nepodařilo.

To usnesení je jednoduché a v tomto momentě interpelací vlastně jediné možné nebo standardní, je tedy v souladu s § 112 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a zní, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci. Ano, děkuji, pane poslanče. O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními... Ano, paní předsedkyně, gonguju už několik minut, bych řekla.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. A já tímto končím projednávání této interpelace. Než přistoupíme k projednávání interpelace další, máme zde další omluvu: pan místopředseda Skopeček se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Nyní budeme projednávat interpelaci místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš odpověděl na interpelaci poslankyně Kláry Dostálové ve věci stížnosti na předkládání žádostí o podporu v rámci 111. výzvy IROP. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 404.